Dochází i k pojmovému i faktickému sblížení s postupy při nakládání s pohledávkami státu. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Pane ministře, pane zpravodaji? Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa, kterému tímto dávám opět slovo. Děkuji. Děkuji. Jako další s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Ano, děkuji. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.